Rizikovým faktorem je trvale nákaza zranitelných osob, zranitelných skupin obyvatelstva. V České republice stále registrujeme vysoký podíl i počet nákaz mezi seniory a obecně vysoký zásah zranitelných skupin. V současnosti jde nicméně zejména o důsledek komunitního šíření, protože počet infekcí v sociálních zařízeních výrazně poklesl díky tomu, že bylo aplikováno plošné opakované testování. A v něm bude potřeba pokračovat. Zde si prosím povšimněme, že se jedná pouze o polovinu vzestupu v celkové populaci, což odráží právě tu efektivní strategii testování v domovech seniorů, ve které budeme nadále pokračovat. Zvýšené počty případů v těchto zranitelných skupinách nicméně představují potenciální riziko pro nemocniční systém, protože v této rizikové kategorii je pravděpodobnost hospitalizace až 30 %.

Další vývoj potřeby nemocniční péče je tedy rizikový a v některých regionech, jako například v Moravskoslezském kraji, se riziko již projevuje. Vývoj počtu nákaz v těch rizikových a zranitelných skupinách potom ukazuje na pravděpodobný další nárůst počtu hospitalizovaných až na hodnoty kolem 400. A naplníli se rizikový scénář, potom by koncem měsíce v našich nemocnicích leželo až 7 tisíc hospitalizovaných, z toho tisíc osob na jednotkách intenzivní péče. Jaký lze očekávat vývoj do konce roku, pakliže nedojde k jeho zvratu? Používaný model, který se bohužel velmi trefuje do dat, která následně vidíme, protože naše predikce je opravdu velmi přesná, hovoří o tom, že v případě, že nebudeme jednoznačně konat, potom ke konci roku bude denně více než 11 tisíc nových případů koronaviru. Je tedy třeba opět důrazněji zasáhnout. Závěrem mi dovolte shrnout, že současný vývoj epidemie je rizikový a sleduje růstový potenciál, který je srovnatelný s většinou států Evropy. Proto žádáme i opatření, která jsou srovnatelná s většinou států Evropy. Dynamika šíření nemoci narůstá, zatím se však nepromítá stejnou měrou do zátěže nemocnic a to je třeba udržet. Počty hospitalizovaných jsou zatím víceméně stabilní, byť existují rozdíly mezi regiony. Kromě denního sledování všech významných rizikových ukazatelů existují dva hlavní nástroje, jak omezit šíření nákazy: Opakované antigenní testování a důsledná příprava na přicházející vakcinaci. Abychom byli schopni toto všechno zvládnout, je potřeba pokračovat v nastavených protiepidemických opatřeních. Opakované testování antigenními testy již prokázalo svoji účinnost.

Je tedy patrné, jakým směrem se ubírat, je tedy patrné více než malé světlo na konci tunelu. Do té doby je potřeba dodržovat a mít možnost zajišťovat omezení a k tomu současné úrovně rizika. Proto si vás dovolím, jak jsem řekl na začátku svého sdělení, požádat o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, a to s vědomím všeho, co to s sebou nese. Děkuji vám za pozornost. Také vám děkuji, pane ministře, za úvodní slovo k tomuto materiálu.

Připomínám, že podle § 109 odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu se projednání ve výborech nekoná, nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky, poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. A zeptám se vás, a požádám vás, jestli byste mohl převzít roli zpravodaje tohoto bodu. Jste první v rozpravě. Děkuji. Já to tušil, že to špatně dopadne.

To, že se situace nevyvíjí dobře, to, že čísla stoupají, to, že máme zahlcený zdravotní systém, to, že chudáci zdravotníci po tom všem, co v tomto roce zažili, nezažijí asi hezké svátky vánoční a nezažijí asi ani hezkou oslavu silvestra, to je určitě pravda.

Trochu jsem si představoval, že tady přijde pan premiér anebo vy, pane ministře, a dáte nám všem takový vánoční dárek, a to že nám řeknete, že se opravdu silně posílí testování antigen testy, které v mnohých krajích prostě nebyly dostatečně dostupné. Že nám řeknete, že systém PES začne zase fungovat, protože to, co vy jste s tím systémem převedli, to je nevídané.

Je to výsměch všem odborníkům, kteří vám pomáhali tento systém dávat dohromady. Budete zítra rozhodovat jako vláda o přechodu do pátého stupně. No a v té chvíli my vůbec nevidíme, zda to odpovídá reálně nějakým číslům. Vy nedodržujete vlastní termíny, které jste si stanovili, tu rozhodnou dobu pro to, abyste analyzovali data a udělali to správné a nejlepší rozhodnutí pro lidi. Prostě predikce možná není, my zase jenom čekáme, co se stane po rozhodnutí vlády. Kde je motivace lidí, aby zůstávali v karanténách?

Proč vláda stále odmítá plně kompenzovat náklady lidí, kteří žijí v karanténě, kteří žijí v izolaci? Prostě bez toho není cesty dále. Můžeme je motivovat třeba i skrze zdravotní pojišťovny, úlevy na pojištěních a podobně, ta debata se ale musí vést odborně. Řekněte lidem před Vánoci, před vánočním svátky, že zase začne fungovat trasování, že zase začne fungovat chytrá karanténa, že máte skutečně ambici, aby lidé v České republice dostávali informace o tom, že jsou pozitivní, do 24 hodin i o víkendu, protože v tom mezidobí oni mohou být potenciálním rizikem pro své okolí. Kde je připravena novela krizového zákona, ke které jsme vás tady před měsícem vyzývali? Měli jsme k tomu několik debat. Proč tady není? Proč jdete cestou nejjednodušší, cestou vyhlášení a prodlužování nouzového stavu, který má to právo dotýkat se těch nejzákladnějších ústavních práv lidí v České republice? Zakazovat jim i to, co prostě nutné zakazovat v této chvíli není. Měli jste dost času na to, abychom společně projednali nový krizový zákon.